Já vám děkuji za slovo, pane předsedající.

Já vám děkuji, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které je v tuto chvíli přihlášen pan poslanec Jiří Valenta, kterému tímto dávám slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych obrátil vaši pozornost na svůj pozměňovací návrh, který jsem v tomto ohledu rozdělil na dvě části. Za prvé: V části druhé tohoto předmětného projednávaného zákona se za bod 4 v článku 2 vkládá bod 5, který zní: Česká pošta je povinna provést výměnu podle odst. 1 písm. b) až do 100 kusů jedné nominální hodnoty bezplatně, jsouli bankovky a mince roztříděné podle nominálních hodnot.

V případě pochybností o tom, zda jednotlivé části bankovky patří k sobě, se posuzuje každá část samostatně. A teď mně dovolte, abych tento svůj pozměňovací návrh v krátkosti odůvodnil. K té částí první: Bezplatná výměna většího počtu českých platných minci za bankovky je v dnešní době pro občany České republiky poměrně značným a nutno dodat, že i obtížně řešitelným problémem. Banky mince vymění, ovšem často za vysoký poplatek. V tomto ohledu se domnívám, že je nutno zákonem ustanovit bezplatnou alternativu takovéto výměny. Její bezproblémová realizace se přirozeně nabízí ve státním podniku Česká pošta, který nyní provozuje i další druhy finančních služeb občanům. Držba většího počtu mincí nesmí být pro občany jakýmkoliv trestem, neboť na straně jedné nemusí přijímací obchodník vysoký počet mincí odebrat, a na straně druhé, v případě, když chce občan tuto situaci vyřešit bezplatnou výměnou, není mu to státem garantováno. V důsledku popsané situace vzniká nevhodná sociální dysbalance mezi platnými mincemi a platnými bankovkami české měny, které by si měly být v jejich přijímání a vydávání alespoň podle mého názoru zcela rovny, a současně se nepřijatelně snižuje platební komfort občanů. V druhé části mého pozměňovacího návrhu platná legislativa aktuálně neukládá České poště, státnímu podniku, povinnost vyměňovat běžně poškozené české bankovky a mince. Tato disproporce je z hlediska vývoje a trvalého zkvalitňování portfolia služeb poskytovaných občanů státním podnikem nejen trvale nepřijatelná, ale do jisté míry také nelogická.

Je každodenní realitou, že s poškozenou bankovkou se setkávají stovky občanů, a současně také narůstá počet případů, kdy ji dokonce a to zcela nezaviněně obdrží spotřebitel přímo z bankomatu.

Vyřešení problémů s výměnou poškozených platidel by zcela jistě přispělo nejen k posílení pozitivního vnímání České pošty veřejností, ale současně také potvrdilo oprávněnost jejího výsadního postavení jako jednoho z nosných státních podniků uspokojujících oprávněné potřeby občanů, a nikoliv tedy jejího vnímání jen jako dalšího z řady suplentů komerční činnosti soukromých subjektů, což je dnes předmětem silné kritiky veřejnosti. A jak už jsem naznačil v úvodu, velký problém spatřuji zcela jistě v tom, že mnohé bankovní ústavy odmítají vyměňovat běžně poškozené bankovky, ačkoliv je to jejich povinnost. Česká spořitelna dostala od České národní banky v roce 2016 pokutu půl milionu, ČSOB v roce 2014 pokutu 300 000 korun, a to dokonce za problémy, které měla na svých pobočkách, které jsou umístěny na České poště.

Běžně poškozené bankovky by měla bezplatně vyměnit Česká národní banka a také úvěrové instituce provádějící pokladní operace, jak už jsem uvedl.

Vězte, že už od roku 2011 chodily na Českou národní banku stížnosti, že Česká pošta toto odmítá dělat, a v roce 2013 tento fakt zadokumentovali posléze i inspektoři České národní banky, a to například na pobočkách pošty na Praze 1.

A právě tento pozměňovací návrh by měl tedy občanovi garantovat bezplatnou výměnu, tedy i v případě, že by kontrakt prodloužen například někdy v budoucnosti nebyl, tedy, že by již nebyly pobočky bank v provozovnách České pošty vůbec. Ostatní argumenty pro podporu tohoto svého pozměňovacího návrhu jsem již uvedl na počátku svého vystoupení a věřím, že tento můj pozměňovací návrh podpoříte, protože si skoro neumím představit, jak by se občanovi mohlo pomoci jiným způsobem. A problém, jak jsem naznačil, je to v tomto ohledu skutečně velký. Já vám děkuji, pane poslanče. Ptám se, zda má ještě někdo zájem o vystoupení v obecné rozpravě k tomuto bodu. Máte slovo. Děkuju za slovo. Já bych se chtěl stručně za klub Pirátů vyjádřit k tomu pozměňovacímu návrhu. Myslím si, že problematika výměny bankovek a mincí je samozřejmě důležitá.

Z toho důvodu náš klub ten pozměňovací návrh nepodpoří, přestože jsme rozhodně otevřeni diskusi o tom, jak vylepšit situaci občanů ve výměně bankovek a mincí. Já vám děkuji, pane poslanče. Do obecné rozpravy pan poslanec Plzák se hlásí. Máte slovo, pane poslanče. Děkuji, pane předsedající. Minule kontaktovala zřejmě někoho po telefonu.